Zmiňoval to tady kolega Korte. Probíhala tady mezi vámi válka, přestřelka. Vznikl ten úřad, jehož název si stále nejsem schopna zapamatovat. Asi v tom nejsem sama Národní centrála proti organizovanému zločinu. Opět se ptám proč v koncepci té národní centrály nějakým způsobem nebylo zakomponováno i to, že tady bude někdo řešit Vojenskou polici? Proč se tohleto nediskutovalo v rámci vzniku té centrály?

Chtěla bych se zeptat také pana ministra, skutečně, zajímalo by mě to velmi, kdo bude počty odposlechů, zneužití pravomoci vojenského policisty, kdo bude kontrolovat? Tady existují stálé komise, několik stálých komisí, ať už to je pro Vojenské zpravodajství, pro Generální inspekci bezpečnostních sborů, velké ucho. Kde je návrh, který by nám ukázal, jakou cestou tato vláda bude chtít jít z hlediska kontroly? Opět nedomyšlené, nedotažené a opět si tady říkáte o rozšíření pravomoci na něco, co vůbec není úkolem vojáků. S čím přijdete příště? To přece nemůžete myslet vážně!

Vidím tady pana ministra Chvojku. Jsem za to ráda, protože jeho předchůdce pan ministr Dienstbier měl několik stran připomínek k tomuto návrhu zákona. A já bych skutečně byla velmi ráda, abyste vy měl dostatek času jste ve své funkci, pane ministře, krátkou dobu se seznámit s těmi připomínkami.

Stejně tak k tomu měl řadu připomínek i pan ministr Pelikán. Možná se něco z toho vypořádalo, možná ne.

Pokud pan ministr Chvojka je s tím seznámen, protože skutečně tady se ho musím zastat, protože to stanovisko nedával on, ale ještě jeho předchůdce. A na názor pana ministra spravedlnosti ohledně nejasné terminologie, na kterou poukazoval v tom svém stanovisku, vágnosti, obecnosti některých termínů tak bych ráda věděla, co se stalo, že teď to najednou nikomu nevadí.

Ale kdy už sem přestanete dávat zákony týkající se obrany a bezpečnosti naší země touto otřesnou salámovou metodou? Každá schůze dva tři zákony.

Tento zákon jsem tady kritizovala před rokem. Byl stažen, přepracován vládou. Má řešit nakládání s biologickým materiálem. Přesně s těmito věcmi, ke kterým teď to oprávnění dáváte Vojenské policii.

Myslíte na to? Skutečně, je tady celá řada věcí, které jsou sporné. Jsme devět měsíců před koncem volebního období. Všichni to víme.

Tady žádný důvod nevidím. Děkuji paní poslankyni Janě Černochové.

Protože z přednesu mé předřečnice, vaším prostřednictvím, milé kolegyně paní Černochové, možná vyplývalo, že jde o nějakou velkou rozsáhlou koncepční novelu, nikoliv o zpřesnění definic a vymezení kompetencí, které založila jiná novela, kterou jsme nedávno přijali, novela trestního řádu a souvisejících právních předpisů. Tam jsme tedy měli uplatnit připomínky, které tady byly uplatněny, protože tam jsme vložili ty kompetence vojenským policistům. S tím musí korespondovat i zákon o Vojenské policii, a on ne vždy koresponduje. Čili aniž bych šla do nějakých nemám na to bohužel ani časovou dotaci konkrétních příkladů, obecně platí, že pokud uděláme takto koncepční zásah, jaký jsme si schválili, tak na něj musí i ta konkrétní speciální úprava zákona o Vojenské policii navazovat. A to měl za úkol, nebo má za cíl, právě projednávaný zákon, respektive novela.

I když já osobně si myslím, že jich je třeba pro efektivní fungování Vojenské policie v mezích daných novelou trestního řádu, kterou jsme nedávno schválili.

Protože to byl návrh takzvaně podmíněný. Ještě konstatuji omluvu paní poslankyně Zelienkové do konce jednacího dne a nyní už s přednostním právem pan ministr spravedlnosti Pelikán. Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, nebudu mluvit dlouho. Já se jenom cítím být vyvolán, tak musím říci, že všechny moje připomínky byly plně vypořádány k mé naprosté spokojenosti, takže návrh má mou podporu.